Je tedy pochopitelné, že produktivita práce těchto osob nemůže mnohdy odpovídat ani výši minimální mzdy. Ekonomická stabilita a budoucnost zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají tyto občany, je tedy značně závislá právě na jmenovaném příspěvku, který poskytuje Úřad práce.

Proto se vás, pane premiére, ptám, zda vláda připravuje i v tomto roce adekvátní navýšení tohoto příspěvku, aby nebylo ohroženo zaměstnávání těchto osob, což by bylo z hlediska kvality jejich životů velmi negativní. A pokud ano, tak v jakém časovém horizontu lze očekávat přijetí tohoto vládního nařízení. Předem děkuji za odpověď. Také děkuji a nyní pan poslanec Kopřiva přednese interpelaci ve věci Přátelé koheze. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.